Takže pan Babiš nejdřív říkal, že ten nominační zákon podporuje, a pak udělal veletoč, že ho vlastně nepodporuje, a dokonce ANO předložilo návrh na jeho zamítnutí. ANO teda zjevně, ačkoli před volbami slibovalo volte profíky, ne trafiky, tak otočilo a teď chce ten návrh nominačního zákona zamítnout, což považuji za velmi nešťastné. A ten jejich návrh, který připravují, je podstatně měkčí než to, co připravila pirátská strana. Takže bych vás chtěl požádat, dámy a pánové, nepodpořte tento návrh na zamítnutí nominačního zákona, protože to, co předloží hnutí ANO, bude vyhovovat jenom hnutí ANO. A to by si měli uvědomit především sociální demokraté, kteří už jednu koalici s hnutím ANO vyzkoušeli. Děkuji tedy všem, kteří se rozhodnou podpořit nominační zákon, protože to je hlas pro to, abychom konečně zlikvidovali praxi politických trafik a zavedli odpovědné hospodaření se státním majetkem. Děkuji.

Tudíž zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti? Já vám děkuji. A nyní tady mám s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru, následuje pan předseda Kováčik a následuje pan předseda Benda. Prosím, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, předložený návrh zákona, tzv. nominační zákon, se snaží stanovit pravidla pro jmenování osob ve vedení firem se státní účastí. To je jistě potřebné téma především z pohledu, aby se jednalo o odborníky a nikoliv o politické trafikanty, jako tomu bylo často dosud. V tomto konkrétním případě jde ale z pohledu praxe o nelogický a zmatečný paskvil, protože chce uzákonit něco, co v praxi nejde uskutečnit. Vláda má na základě návrhu na jedné straně povinnost dodržet nominační postup podle zákona, a je to návrh z pera Pirátů, na straně druhé např. ve firmě, kde nemá většinu, nemá šanci takový postup jakkoli vynutit, a pokud ho nevynutí, je podle návrhu zákona jmenování daného orgánu neplatné. Ustanovení návrhu zákona z pera Pirátů stanovují neplatnost volby či jmenování osoby při nedodržení nominačního postupu podle navrhovaného zákona. Myslím, že nemusíme být ani právníci, abychom viděli, že v praxi je to absolutně nerealizovatelná záležitost. Stát sice vybral svého zástupce, může ho nominovat, ale samotná volba probíhá v orgánech předmětné právnické osoby, v níž navíc stát ani nemusí být majoritním akcionářem.

Obchodní společnost by primárně nemohla žádným způsobem ovlivnit, zda stát jako akcionář dodržel postup podle zákona, ale přesto by byla za jeho kroky sankcionována možnou neplatností volby člena svého orgánu. Věřím, že tento špatně zpracovaný návrh Poslanecká sněmovna zamítne, nicméně bych chtěl zdůraznit, že je to snaha o řešení důležitého problému, takže abych jenom nekritizoval.

Děkuji za pozornost. Tak já taky děkuji a nyní prosím pana předsedu Kováčika, připraví se pan zastupující předseda Benda a poté pan předseda Bartoš, poté opět pan předseda Michálek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale to jsou staré vtipy a já bych v této souvislosti chtěl děkuji za potlesk já bych v této souvislosti chtěl požádat pana předsedajícího, ale možná jsem se přeslechl, jestli ano, omlouvám se, aby správně sděloval jména poslanců a poslankyň.

A pokud, pane předsedající, prosím pěkně vaším prostřednictvím budete dále pokračovat v těchto věcech, navrhnu vaše odvolání.

Jsou to věci, které jsou skutečně vážné, které jsme dlouhá léta kritizovali pro poněkud malou průhlednost, pro stav, kdy tyto pozice obsazovali téměř výhradně podle toho, která vláda to byla, nebo výhradně, vládní abonenti, a chtěli jsme změnit praxi, kdy tato situace bude řešena např. podle principu poměrného zastoupení. Žádným veřejným výběrovým řešením z kdekoho promiňte mi ten pejorativní výraz ale poměrným zastoupením, kde bude známo, kdo je opozice, kdo je koalice a kdo je schopen hájit zájmy státu tam, kde ty státní peníze jsou. Přesto jsme měli vážně v úmyslu nechat tento návrh projít prvním čtením a vážně o něm diskutovat.

Děkuji. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi.

Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže prosím jenom, když chcete někoho zvenku, tak s plným jménem a zejména tam, kde je totožnost se Sněmovnou. Děkuji za pozornost.